Děkuji za slovo.

Já si to dovolím někdy připomenout při některých jiných příležitostech.

To je taková změna strategie debaty ve druhém čtení, která nás nutí požádat o přestávku poslaneckého klubu v délce nebudeme vás dlouho zdržovat 25 minut.